Děkuji.

To znamená, jak postupovat v této situaci.

Mimořádná školení zaměstnanců úřadů práce, tak aby skutečně ty informace prokapaly až do terénu, a cílená komunikace s různými zájmovými spolky nebo zastřešujícími organizacemi ohrožených skupin obyvatelstva.

Třetího března poskytovatelé sociálních služeb měli od ministerstva jasný návod, jak svolat krizové štáby, jak připravit krizový plán, jak se předzásobit, jak zvýšit preventivní hygienická opatření či omezit společné aktivity. Možná jedna věc, která zapadla, a myslím si, že by tato vzácná Sněmovna o tom měla být informována.

A ještě poslední věc.

Kdyby si žádal víc, tak to asi dopadne jinak.